A budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen. Táži se, kdo je pro? Kdo je proti?

A výsledek: přijato. Konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen.

Ano, prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl jenom zmínit, že mně nefunguje hlasovací zařízení. Nezpochybňuji hlasování, ale poprosil bych obsluhu, kdyby se mi na to podívali.

Musí se opakovat, musí se opakovat hlasování. Takže já bych poprosil zkontrolovat, jestli skutečně nefunguje.

A opakuji, že budeme tedy ještě jednou hlasovat o celém návrhu pořadu 67. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 139, pro 82, proti 57. Výsledek: přijato. 1.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Marian Jurečka. Já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal slova. A prosím všechny v sále, aby se ztišili, případně aby si vyřídili všechny věci před sálem, abychom všichni mohli slyšet pana vicepremiéra. Ještě jednou, prosím všechny... Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Tento návrh je vlastně návrhem, který je důležitým prvkem celkové důchodové reformy, ale je tady předřazen z toho důvodu, abychom tímto návrhem řešili tu specifickou situaci, která díky ne úplně dokonalé současné platné legislativě vytváří prostředí, kdy v letech, kdy dojde k mimořádné valorizaci důchodů, vzniká takový specifický stav, kdy se následně potom stává výhodnějším odcházet do předčasného důchodu, a je to neférové vůči všem těm, kteří takovou možnost v tom daném roce, ani předtím, ani potom, nikdy neměli a mít nebudou. Také zároveň tady reagujeme na druhou oblast, kterou řešíme, oblast jak mimořádné, tak řádné valorizace.

Připomínám, za poslední rok a půl nám ty důchody v České republice vzrostly o 30 %.

Zároveň ale také upravujeme ty části, které se týkají mimořádné valorizace.

A to není v pořádku.

Tento mechanismus opravdu je schopen garantovat změny, které jsou férové, které jsou předvídatelné, které pokrývají a zajišťují dobrou životní úroveň, a zajišťují nejen pro současné starobní důchodce, ale i pro všechny ty budoucí, kteří přijdou teprve do svého důchodového věku. Pak se podíváme ještě na tu oblast, která se týká úpravy podmínek pro předčasné starobní důchody. Tady ty podmínky upravujeme a také říkám otevřeně, že je o něco zpřísňujeme.